Děkuji. Paní poslankyně chce evidentně položit doplňující dotaz, takže bude možnost ještě doplnit, pane ministře. Prosím. Pane ministře, děkuji.

Děkuji, a pan ministr.

Prosím, máte slovo. Také bych chtěl ocenit vládu, že se snaží odpovídat na interpelace a že jsou tady páni ministři přítomni, takže děkuji. Vážený pane ministře, odborné veřejnosti byla nedávno představena vaše koncepce nového zákona o podpoře rodin. Nová koncepce hodila, abych tak řekl, přes palubu ohrožené děti. Ne všechny ohrožené děti totiž mohou být umístěny do náhradních rodin a běžných škol. Koncepce smetla se stolu práci, kterou odvádí dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy a diagnostické ústavy. Čím vzdělanější dítě z ústavní péče odchází, tím větší má šanci začlenit se do společnosti a uspět v ní.

Do ústavní péče se dostávají děti, u kterých předešlé snahy opakovaně selhaly. Zjevně o jejich skladbě na ministerstvu nemáte přehled. Tyto děti nemohu navštěvovat běžný typ škol, mají závažné poruchy a na to běžné školy nejsou připraveny. Mělo by řešit situace časově před a také po práci ústavů, pracovat s rodinou tak, aby se dítě mělo kam případně vrátit.

Děkuji za pozornost. Děkuji za dotaz a odpoví pan vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí. Děkuji, dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, pane poslanče, děkuji za interpelaci.

My jsme dneska v situaci, kdy jsme neudělali žádné rozhodnutí o tom, jakým způsobem se tyto změny budou realizovat.

A tady si myslím, že musíme přiznat, že nám ten systém nefunguje dobře. To, na co se chci zaměřit primárně, je otázka prevence, podpory a spolupráce s rodinami tak, abychom začínali už tam, kde je potřeba třeba zlepšit a podpořit kompetence pro mateřství, rodičovství a třeba zvládnutí udržení bydlení, protože je smutné, když jsou děti odebírány z důvodu právě problematiky nekvalitního a neadekvátního bydlení, nebo jsou děti odebírány z důvodu ekonomické situace rodičů.

Jsem si vědom, že je to věc, která je velmi citlivá, nechci dělat žádné unáhlené kroky, žádné nesmyslné revoluce.

Takže to jsou v tento okamžik odpovědi, které mohu dát, ale z hlediska konkrétních parametrů není o žádné, nějaké variantě nebo o něčem rozhodnuto, jsme na začátku odborné debaty a budeme v ní pokračovat. Děkuji, jakož i za dodržení času. A s doplňující otázkou pan poslanec. Taktéž moc děkuji za odpověď. Jedná se skutečně o velmi citlivou věc, nicméně část odborné veřejnosti je právě některými kroky, které se nezdají být v prvopočátku bych řekl citlivé, znejistěna.